Pod českou taktovkou Rada přijala nařízení, kterým se dočasně liberalizuje obchod se sedmi moldavskými zemědělskými produkty. Moldavsko může po dobu jednoho roku minimálně zdvojnásobit jejich vývoz do Evropské unie bez jakýchkoli cel. Ministři vnitra také oficiálně spustili platformu na podporu Moldavska v bezpečnostních otázkách. Během osmihodinového vyjednávání s Evropským parlamentem, které skončilo až nad ránem, se jim podařilo dohodnout na podobě programu digitální dekády. Ten obsahuje cíle pro digitální transformaci Evropské unie do roku 2030, které se týkají nejen digitalizace podniků a veřejných služeb, ale také zvyšování digitálních dovedností obyvatel. Rada pro zahraniční věci také v červenci schválila závěry o digitální diplomacii. Evropská unie bude na jejich základě aktivně prosazovat všeobecná lidská práva a základní svobody v digitálním prostředí a přístup k digitálním technologiím zaměřeným na člověka.

Po dlouhých letech čekání mohou obě kandidátské země konečně začít vyjednávat jednotlivé přístupové kapitoly, což je velký krok na jejich cestě do Evropského společenství. Integrace západního Balkánu do Evropské unie je jednou z dlouhodobých priorit české zahraniční politiky a českého předsednictví. Dva zásadní pokroky přišly v červenci také v oblasti financí. Čeká se ještě na souhlas všech vlád členských států, než začne české předsednictví v září vyjednávat s Evropským parlamentem, jehož souhlas je také nutný. Čeští vyjednavači také dokázali najít dohodu na mandát o projednání členských států s Evropským parlamentem k obecné bezpečnosti výrobků.

Deset let od posledního jednání Rady přidružení mezi Evropskou unií a Izraelem se ministři Evropské unie shodli na obnovení těchto zasedání a zahájení jejich příprav.

Pro celkovou představu o tom, co máme za sebou, ještě připojím několik údajů ilustrujících intenzitu činnosti v této oblasti k dnešnímu dni. Proběhly čtyři rady ministrů v Bruselu, osm neformálních rad ministrů v Praze, devět jednání velvyslanců, osm trialogů, třiadvacet prezentací priorit v Evropském parlamentu včetně vystoupení předsedy vlády na plénu a 235 zasedání pracovních skupin. Věřím, že další stejně úspěšné předsednické měsíce nás čekají na podzim. Máme před sebou i řadu dalších, na předsednictví nezávislých úkolů, namátkou například prosadit systematickou přípravu českých pozic k jednotlivým návrhům a zpracování kvalitních analýz očekávaných dopadů.

Všem těmto tématům se intenzivně začneme věnovat ještě v průběhu nebo hned po skončení předsednictví. A na závěr mi dovolte shrnout pregnantně ještě jednou to nejdůležitější, čeho se vládě za uplynulých osm měsíců jejího působení podařilo dosáhnout v oblasti evropské politiky. Česká republika se z pozice outsidera na evropské periferii, kde se jako satelit Orbánovy neliberální demokracie dostala v minulých letech v důsledku neřešeného střetu zájmů, nesolidárního přístupu k problémům ostatních zemí a zavíráním očí nad porušováním zásad právního státu, dokázala vrátit do hlavního proudu evropské politiky, kde dokáže vytvářet funkční spojenectví, a to podle relevantních národních zájmů nejen v rámci visegrádské skupiny, ale v rámci celé Evropské unie při podpoře Ukrajiny s Polskem a Pobaltím, v prosazování volného obchodu se Švédskem, Dánskem nebo Španělskem, při obhajování role jaderné energetiky s Francií a Finskem a s Německem či Nizozemím při hledání alternativních zdrojů plynu. Tak má vypadat evropská politika sebevědomé země, která se hlásí k západním ideálům demokracie a liberální ekonomiky. Děkuji za pozornost.

Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokládám za důležité hned v úvodu napravit jeden drobný přehmat jako ministr dopravy.

Prosím, neberte nikdo slova pana předsedy vážně.

A oni naprosto jednoznačně vyloučili, že by kdy umožnili onu spojku od Břeclavi směrem do Vídně. Tak aby bylo jasno, jaké byly skutečné důvody té cesty.

České dráhy, prosperující společnost bez jediné koruny dluhu. Žádné pochybnosti o podobě smluv, které tam byly. Dokonalá organizace výluk, zajištěné peníze na slevy, stejně tak zajištěné finanční prostředky na všechny investiční akce, a to nejenom na letošní rok, ale i na všechny příští roky, přesně tak jak to má být, a zároveň zajištěné finanční prostředky pro program Rocket, na odpuštění POZE, nachystáno všechno, co s POZE souvisí i na základě zákona, který Sněmovna v minulém roce přijala. A realita je bohužel mnohem smutnější a je jasné, že na odpovědné vládě je se s tím vypořádat a postupně řešit jeden z těch problémů za druhým. České dráhy dluhy v řádu desítek miliard korun. Problém, který v tuto chvíli řeší logicky i Evropská unie. Problémy na smíchovském developerském projektu, které bohužel končí podáním trestního oznámení.

Stejně tak se podařilo zajistit i finanční prostředky právě na program Rocket pro odpuštění té částky za loňský rok pro všechny nákladní dopravce, kteří využívají trakční energii. To jsou konkrétní věci, se kterými se už podařilo vypořádat anebo se na nich intenzivně pracuje.